Děkuji paní poslankyni. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

Na úvod řeknu, že jsem se také připravila pozměňovací návrh, ale současně s tím říkám ještě jednu důležitou věc.

A je to díky tomu, že jsme to jednak probírali ve výboru pro veřejnou správu.

Ale ještě chci říci stručně alespoň k tomu, co se týká množení, kopírování děl.

Je to také transparentní, protože se zaplatí za to, co bylo opravdu nakopírováno.

Přehrání každého díla by znamenalo vždy novou smlouvu s kolektivním správcem, a tedy další úředničinu navíc. Takže i na toto chci ze svého pohledu upozornit.

Já vám děkuji za pozornost a pak se ještě přihlásím v podrobné rozpravě ke svému pozměňovacímu návrhu. Děkuji paní poslankyni. Dalším přihlášeným do obecné rozpravy... Pardon, faktická poznámka, pan poslanec Komárek. Vážený pane předsedající, mockrát děkuju za slovo. Ta dosavadní debata nepochybně odráží fakt, že v této Sněmovně je mnohem více starostů a konzumentů umění než autorů. A já si myslím, že kdyby tu bylo více autorů, nejen tato debata, ale i jiné debaty v této Sněmovně by možná vypadaly poněkud jinak. Chci upozornit na fakt, že duševní vlastnictví, autorství, je prostě práce a práce má být nějakým způsobem a kvalitně zaplacena. My víme o jedné straně, která v této Sněmovně ještě není, ale v té příští už nejspíš bude, která si myslí, že krást duševní vlastnictví je normální a správné. Tato Sněmovna, jak se zdá, směřuje k něčemu jinému.

Děkuji panu poslanci. S faktickou poznámkou paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně. Já bych ráda reagovala na kolegu Komárka prostřednictvím pana předsedajícího. Já myslím, že jste nepochopil asi tu debatu, která je zde vedena. Jasně bylo řečeno, že nikomu nevadí, tedy aspoň mně osobně, vybírání a placení poplatků.

Takže pane poslanče, zvýšení autorských poplatků o 50 % prostě ne. Ale placení poplatků ano, protože každý má samozřejmě nárok být zaplacen za svůj výkon. Přiznám se, že na jednom semináři zaznělo, že umělci jsou špatně ohodnoceni při vystupování na koncertech. Ale to prosím pěkně není problematika tohoto zákona. Děkuji. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Petr Bendl.